Toliko tedy omluvy.

Následně bychom pokračovali v projednávání bodů dle schváleného pořadu schůze. A nyní se ptám, zda má někdo zájem z poslanců vystoupit kvůli změně schváleného pořadu 35. schůze? Zdá se, že má mám zde přihlášenou s přednostním právem...

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Já to nejdřív odůvodním a pak řeknu návrh bodu. Věřím, že to není proti jednacímu řádu. Tento týden nám současná vládní koalice deklarovala, jak málo pro ni znamená legislativní rámec.

Tento krok samotný o sobě by v minulých obdobích stačil na okamžité odvolání ministra financí, ale tato vládní koalice zřejmě nezná stud.

Celá předvolební kampaň současného kabinetu Petra Fialy byla založena údajně na tom, jak naše vláda byla rozpočtově nezodpovědná.